Další období pro zjišťování růstu cen tedy začíná červencem 2022.

Jsem přesvědčená, že právě v tomto odstavci je vystižena zásadní právní překážka pro přijetí navrhované právní úpravy. Období, za které se valorizace počítají, skončilo. Nárok na mimořádnou valorizaci již vznikl. Tato lhůta končí v červnu. Novela, kterou prosazujete, by tedy měla platit až pro příští valorizační období. Není možné měnit pravidla uprostřed hry.

Peníze, které nyní logicky chybí, mají zaplatit důchodci? Skupina, která si z velké části nedokáže navýšit prostředky k životu, má sanovat nepromyšlené kroky vlády?

Vy stále říkáte, že inflaci mají důchodci saturovanou průběžně. Není to pravda.

Všichni. Všichni. Úplně jednoduché. Sabotáž!

Nula!

To je ale silně matoucí až demagogické. Prostředky ukládaly do majetku, ze kterého nyní mohou čerpat. Ne, ne, ne. Proto můžou čerpat ještě.

Chtěla bych tedy vědět, zda víte, kdo to je?

Automatické zvýhodňování nízkých důchodů bez zkoumání důvodů, které výši ovlivnily, jak jsem o tom mluvila před chvílí, zvyšuje tedy podle mého názoru riziko porušení ústavnosti. Píšete, že návrh respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.

Nedal ten seznam ještě. Ještě bych se ráda zabývala vaším tvrzením, že váš návrh směřuje k určitému jednorázovému omezení nároku u osob se středními a vyššími důchody. To přece není pravda. To není jednorázové omezení. Týká se zásluhové části důchodů, která bude už navždy nižší pro všechny další valorizace, a to pro skupinu osob, které byl výpočet důchodu již zásadně negativně ovlivněn redukčními hranicemi. Vláda jeho negativní situaci ještě prohlubuje. Oháníte se zajištěním udržitelnosti a finanční stability důchodového systému, ale tento váš argument je použit naprosto účelově.